Děkuji za slovo. Omlouvám se panu Kováčikovi, samozřejmě ctím autorská práva jeho vystoupení, takže děkuji. Ale přeci vznikl konsensuální návrh a pro vás je normální, prostřednictvím pana předsedajícího, že potom přijde dokonce ještě místopředsedkyně Sněmovny. Vy jste lidem při volbách říkali, že prostě zablokujete nebo ořežete demokratická práva menšiny, opozice. Víte, silní politici, silné osobnosti, pokud si jsou jistí svými výkony a svými znalostmi, tak naopak připouštějí diskusi. My jsme neobstruovali v létě, to jste tady předvedli vy.

A to, co se dále odehrávalo, byla přece vaše záležitost. Takže prosím... Ale tady je vidět, jakou cenu má vaše dohoda, vaše slovo. To mě na tom děsí. A děsí mě na tom, že místopředsedkyně Sněmovny zrovna ona přijde s takovýmto návrhem! Prosím, naučte se něco a utkejte se s námi silou argumentů, silou schopností. Pro každou práci a politika je také práce platí nějaké kvalifikační předpoklady.

Máte slovo. Dámy a pánové, já jsem dvakrát řádně přihlášen a faktickou poznámku si beru jen proto, abyste všichni viděli, že v podstatě řádně přihlášení jsou diskriminováni. Tady je hodokvas přednostních práv a faktických poznámek, ve kterém se lidi nevyznají. A neplatí tu pravidla a hlavně to je nespravedlivé. Já si tu faktickou poznámku beru opravdu jenom proto, abych na to upozornil.

I když nepoužívají přímo sprostá slova, tak prostě urážejí druhé. Urážejí poslance za hnutí ANO. Mám na mysli prostřednictvím pana předsedajícího pana Laudáta. Jasně, to není před mandátový a imunitní výbor.

Prostě za tímto řečnickým pultíkem se nestáváme nadlidmi, ale měli bychom mluvit normálně. A pokud nás chcete urážet, řekněte mi to do očí třeba na jednání výboru a já si to pak s vámi vyřídím! Děkuji za slovo.

Takže nemyslím si, že by byl někdo tady tímto diskriminován. Chápu samozřejmě váš návrh. Chápu to jako člověk, který se v politice pohybuje nějakou dobu. A chápu to proto, že každá vládní koalice všude na světě by chtěla, aby dělala tu svou práci, to, co říkala voličům. Proto také vyhrála volby.

Ale bohužel ty role se za čas obrátí a ti, kteří to dnes navrhují, budou zase jednou v opozici a budou říkat: Ale my máme také důležité argumenty. My máme důležitá fakta k těm zákonům, která by mohla přispět k tomu, aby ty zákony byly kvalitnější, ale my se nedostaneme ke slovu, protože jsme si to bohužel před nějakou dobou omezili. Takže myslete na to, že se ty role jednou otočí, ať chceme, nebo nechceme. Proto si myslím, že nemůžeme diskusi nějakým způsobem omezovat. Dalším důvodem, proč neomezovat diskusi, je to, že ta diskuse je vedena veřejně před občany. Je vedená na internetu, je vedená v televizních programech a občané vidí argumenty obou dvou stran, jednak vládní koalice, ať už je to kdokoliv, a jednak opozice, ať je to kdokoliv. A teď můj návrh, samozřejmě o kterém nechci hlasovat, ale přál bych si, abyste o něm přemýšleli. Jestli chceme omezit diskusi v Poslanecké sněmovně, tak bychom ji měli omezovat jenom zvýšením úrovně politické kultury. A politickou kulturu musíme pěstovat. Nyní s faktickou pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Urban, poté pan poslanec Okamura. Máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom krátce bych se přihlásil k myšlenkám, které tady prezentovali pan kolega Birke a pan kolega Martin Novotný. Také působím dlouhodobě v komunální sféře. Demokracie vyrůstá odspoda. Také v našem městském zastupitelstvu umožňujeme vystoupení občanů. A také jsme s opozicí, kterou reprezentuje pan předseda Hamáček u nás ve městě, svedli mnoho dlouhých bojů. Nikdy ani ve snu nikoho v městském zastupitelstvu nenapadlo, aby jakýmkoliv způsobem omezoval, limitoval či jakkoliv zasahoval do svobodné demokratické debaty zastupitelů. A protože tato ctihodná Sněmovna by měla být na vrcholu, vrcholem demokratických poměrů, považuji návrh paní kolegyně Jermanové za velmi nebezpečný ze dvou hledisek.